Předložený materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Požádám, aby se připravil pan kolega Klučka jako zpravodaj. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, materiál obsahuje přehled plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2016. Jde o 115 cvičení ozbrojených sil AČR mimo území naší republiky a 60 cvičení ozbrojených sil jiných států na území našem. Součástí materiálu je také přehled pěti cvičení ozbrojených sil jiných států na území ČR, které budou uskutečněny bez účasti jednotek naší armády ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Jedná se o armády Belgie, Rakouska a Nizozemí. Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2016 je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Nikdo se z místa nehlásí. Prosím, pane zpravodaji. Pane místopředsedo, usnesením číslo 150 výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 vzala na vědomí. Děkuji. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Usnesení bylo schváleno. Končím bod číslo 227.